Děkuji za slovo.

Takže já nevím, co bych vám na to odpověděl.

Děkuji. Prosím. Děkuji za odpověď, pane premiére. Já to ještě zjednoduším.

A proto svoji otázku ještě zopakuji. Co tedy bude Česká republika do budoucna dělat? Bude iniciovat nějaké změny ve strukturách WHO, nebo dokonce snad se někde uvažuje o opuštění této organizace?

Děkuji.

Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, děkuji za slovo. Já bych se vás, pane premiére, chtěl zeptat, na základě té schůzky stálého výboru pro výstavbu jaderné energie, která proběhla minulý týden, kam se věci posunuly.

Také bych se chtěl zeptat, jestli už víte, kdy proběhne schůzka s předsedy poslaneckých stran, kde se má řešit ta druhá otázka, ta geopolitická otázka toho, koho přizvat, koho nepřizvat do tendru. A vlastně asi poslední otázka, která mě zajímá, tak jak moc spolu ve vládě mluvíte s panem vicepremiérem Havlíčkem, protože ten vlastně po tom výboru a ve čtvrtek a v úterý prezentoval, že nic nebrání tomu, aby ten zákon byl přijat a schválen, a víceméně ačkoliv jak ta ekonomická, tak i ta bezpečnostní otázka prostě není vydiskutována, nevládne na tom politická jednota, tak jak bývá mylně uváděno, tak přesto jej, tento zákon, stále tlačíte Sněmovnou, ale spíše jakoby náhoda a otázka nějaké nedohody nad rozpočtem, že o tom v pátek možná budeme mluvit, asi se možná ta debata otevře, ale rozhodně se nestihne ten zákon přijmout. Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

Stálý výbor se zabýval několika body, z nichž tím nejdůležitějším a bezpochyby určitě asi tam míříte i vy byla problematika základních bezpečnostních zájmů státu a zahájení tendru.